Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusit se vyslovit nedůvěru vládě je právem každé opozice, ale v situaci, v jaké se naše země nalézá, a v kontextu toho, jakým způsobem vláda Petra Fialy vykonává svůj mandát, považuji tento postup dokonce za povinnost.

Co však osobně považuji za největší problém této vlády, je její absolutně nedostatečná a hlavně pomalá reakce na energetickou krizi. Vysílání signálů se dnes směje už celá republika a pan ministr Síkela je terčem řady dalších posměšných poznámek. Bohužel. Aby toho nebylo málo, začali pana ministra kritizovat i koaliční politici, především hejtmani, a dokonce média, která nejsou opozici úplně nakloněná, přišla s řadou článků, kdy jenom titulky z nich S elektřinou zaspal, Měl zařídit, nezařídil hovoří za své. Při hlasování o nedůvěře se tak jako jindy budete zcela jistě opírat o svou jistotu 108 hlasů. Rád bych ale zdůraznil a apeloval na to, abyste si uvědomili, že tuhle stoosmičku mezi voliči už dávno nemáte. Prohospodařili jste ji. Bohužel.